Každý člověk dělá chyby, ale ne každý si je dokáže přiznat, a já si opravdu vážím lidí, kteří dokážou říci a je to mnohdy opravdu těžké: Udělal jsem chybu.

Děkuji za pozornost. Děkuji, paní poslankyně.

V tuto chvíli to vypadá, že budou peníze jenom na nálezné, což si myslím, že už je potom špatně.

Myslím si, že opravdu v tom obrovském rozpočtu miliard těch pár milionů by se najít mělo, a byl bych hrozně rád, kdyby pan ministr zemědělství požádal Ministerstvo financí a ty peníze mu byly nějakým způsobem přislíbeny nebo přesunuty a toto opatření se v našem Libereckém kraji nerušilo. Takže to jenom takhle ve zkratce.

Děkuji za pozornost.

To možná bude spojené se schválením včerejšího služebního zákona.

Tak to asi není to, co vláda říkala. Tato vláda přišla a řekla, že sníží počty úřednických míst o 13 %, a já se z dnešní systemizace, která se bude schvalovat na vládě, dozvídám, že bude vytvořeno dalších 85 míst na osmnácti ministerstvech.